Domnívám se, že Ministerstvo práce a sociálních věcí jde proti dikci Úmluvy o právech dítěte, když přesouvá kompetence ochrany dětí ze státu do neziskového sektoru a sociálních služeb. Veřejnoprávní ochrana v rámci stávajících ORP je zmíněna jen tak, že bude změněna její podstata, a není tedy jasné, zda vůbec bude zajišťována z její strany poradenská, preventivní či ochranná funkce.

Děkuji za pozornost.

Naše ambice není, tady zaznělo radikálně, udělat nějaké dramatické převraty, změny, a není ani ambice rušit práci lidí, kteří dnes pracují v rámci OSPODů.

Takže agenda ochrany ohrožených dětí se v žádném případě nemá přesouvat do nějaké oblasti samostatné působnosti obcí, to v žádném případě, nebo do oblasti služeb neziskových organizací, ale počítáme stále, že zůstane zařazena v rámci výkonu státní správy tak, aby stát v této klíčové oblasti neztratil kompetenci, neztratil možnost zlepšovat situaci, která tady je dneska opravdu složitá.

Takže my jsme v situaci, kdy připravujeme parametry pro tento nový zákon.

Takže prosím pěkně, nenaskakovat na to, co občas někteří šíří, že tady chceme zrušit agendu, zrušit lidi, propouštět, je to naprostý nesmysl vůbec.

Takže tolik asi odpověď na to, co tady zmiňoval kolega poslanec Juchelka. Děkuji za pozornost. Taktéž děkuji a vnímám, že pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím.

A já samozřejmě rozumím tomu, co tady pan ministr řekl.

Pan ministr má zájem o reakci? Prosím. Já jsem tady hovořil o finančních nárocích v okamžiku, kdy už řešíme důsledky, kdy už máme stav, situaci, kdy dítě je z rodiny odebráno, kdy dítě je potom někde v ústavní péči a podobně, to už jsou potom náklady, které stát nese v rámci řešení těch důsledků.

Já nejsem člověk, který by byl naivní.